Děkuji za slovo, pane předsedající.

Budou problémy s předraženými zakázkami prošetřeny?

Také děkuji.

Na minulých ústních interpelacích děkuji za slovo byl pan předseda vlády v práci, takže jsem se mohla dotázat na konkrétní věci k dětským skupinám. Jenže bohužel ty odpovědi byly velmi nepřesné.

Dětské skupiny, dostatek zařízení předškolní péče jsou klíčové pro to, aby se rodiny rozhodly mít děti nejenom dvě, ale i tři, to by hrozně prospělo dlouhodobě v téhle zemi. Oficiální analýzy Ministerstva práce analýza dostupnosti zařízení péče o předškolní děti říkají, že chybí zhruba 20 tisíc míst pro děti do věku tří let.

Takže tahle čísla pan předseda vlády minule neměl. Já mu je teď dávám.

A přitom je to právě předškolní péče, kvalitní a stabilní, která rodičům usnadní rozhodování a často přehoupne to přání na třetí dítě do reality.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vážený pane premiére, důvodem pro nevymáhání nejsou vztahy v Evropě, protože Československo v minulosti bylo povinno splácet válečné dluhy jak z první, tak z druhé světové války, a splatilo je. Občané mě žádají, abych vás vyzval, abyste už konečně inicioval splácení dluhů, který má viník války vůči nám. Prosím o odpověď, zda tak na žádost občanů i moji učiníte. Tím, že tak nečiníte, se dopouštíte vy a vaše vláda porušování povinnosti při správě cizího majetku tím, že ten majetek není cizí, ale nás všech, a vy nemáte právo o něj občany připravit. Děkuji vám za odpověď. Děkuji. A nyní prosím pana poslance Kotena, který bude interpelovat ve věci daně. Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Myslím, že při schvalování zákona o EET zde padl slib ohledně plošného snížení sazeb DPH na prodej piva jako kompenzace za vícenáklady na provoz EET pro malé provozovny, zejména na vesnických hospodách a dalších restauračních zařízeních. Bohužel zveřejněný systém vytváří pouze dohady a v konečném důsledku pouze podhoubí k možnosti nějakého prodejce nachytat na prodej piva, které někdo odnese z restauračního zařízení, a kontrola mu za to uloží mastnou pokutu.

Nějak mi tedy uniká význam této změny pro záchranu hospod na vesnici a podporu hostinských, kteří si EET nedobrovolně museli pořídit a mají s provozem nemalé náklady.

Velmi vám děkuji za odpověď. Děkuji. A nyní pan poslanec Jiránek přednese interpelaci ve věci výměny na pozici předsedy ČTÚ.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji. Vážený pane premiére, v posledních dnech jako předseda podvýboru pro ICT a telekomunikace dostávám dotazy a komentáře od právníků a lidí z oblasti telekomunikací na téma jmenování nové předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Rozhodnutí o odvolání z funkce člena včetně odůvodnění se doručí odvolanému předsedovi rady a zároveň se zveřejní v den zániku funkce. Vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu bezodkladně jmenuje nového předsedu rady na zbývající část funkčního období odvolaného předsedy rady.

Těmito kroky a to nemluvím o velmi zvláštním odůvodnění vašeho rozhodnutí je podle řady právníků odvolání pana předsedy nezákonné, a i tím jsou nezákonné i další návazné kroky, jako je jmenování nové paní předsedkyně, které je podle již zmíněného usnesení jen na tři roky, ačkoliv podle zákona mělo být pouze do října tohoto roku. Vážený pane premiére, jde mi stejně jako vám o zlepšení situace na mobilním trhu, proto bych moc rád měl i z důvodu, aby jednání současné paní předsedkyně zejména s ohledem na realizaci 5G aukce nemohlo být zpochybněno, vaše veřejné ujištění, a ideálně právní rozbor, že je usnesení vlády v pořádku.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný pane premiére, obracím se na vás v záležitosti budoucího vývoje ve věci příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.